Je to přesně naopak.

Nevím, co tím myslí. Ale vážně. Mnozí z vás se stávají součástí ruské propagandy. Někteří bezesporu nevědomě a někteří bezesporu vědomě.

To je v zásadě on to tak nevnímá pan poslanec Luzar, možná to nevnímají ani poslanci hnutí ANO toto je jasně protivládní vystoupení. Protivládní. My jsme ti, kteří podporují vládu, je to paradox, v této otázce.

Ale prezident republiky říká, že to nebyl správný krok, a má jiné informace.

Po vystoupení pana prezidenta někteří opoziční představitelé říkali: svoláme mimořádnou schůzi. My občanští demokraté jsme přišli s nějakým kompromisním řešením, navrhli jsme, aby to byl řádný bod. Ostatních osm stran souhlasilo, že ten bod bude na řádné schůzi, dokonce jako první bod první jednací den.

Mně nevadí, když má někdo jiný názor. To jsme si tu debatu o tom usnesení mohli odpustit, že, pane předsedo Faltýnku prostřednictvím pana místopředsedy Hamáčka? Vzpomeňme si.

Od toho také zastupujeme jiné voliče, máme jiné politické programy, volíme jiné prostředky politického souboje.

A protože jsem politický realista a vím, že ten bod nakonec na program zařazen nebude, ale je škoda, abyste si usnesení nepřipomenuli, ne všichni jsme členy této stálé komise pro kontrolu Vojenského zpravodajství, tak vám přečtu usnesení, které přijala, případně pan předseda Rakušan může doplnit, kolika hlasy bylo, skutečně nevím, zda to bylo jednomyslné, nebo to bylo nějaké bojové hlasování o jeden hlas. Stálá komise pro kontrolu činnosti Vojenského zpravodajství po zprávě ředitele vojenského zpravodajství Jana Berouna a po následné rozpravě II. konstatuje, že dle informací Vojenského zpravodajství proběhla pouze laboratorní mikrosyntéza pro výzkumné a ochranné účely, která není dle mezinárodní úmluvy, což je Úmluva o zákazu vývoje, výroby, hromadění zásob a použití chemických zbraní a jejich ničení, považována za výrobu, a zcela prokazatelně zcela prokazatelně se nejednalo o látku, kterou byly podle dostupných informací otráveny osoby v kauze Sergej Skripal,

To bezesporu není protivládní usnesení.

A já chci poděkovat této komisi a říct, že to je dobrý podklad pro to, aby takové usnesení mohla přijmout Poslanecká sněmovna jako celek.

Skutečně ne. Pravice je v opozici k vládě a říkáme, aby to pan prezident konzultoval s vládou, což jsou naši političtí soupeři a političtí konkurenti. Ale protože i toto usnesení je psáno když ne diplomatickým, tak parlamentním jazykem, tak jsme si připravili ještě dvě usnesení, psaná politickým jazykem občanských demokratů, pro které bychom rádi získali podporu, a to, že: Poslanecká sněmovna jako celek žádá Národní bezpečností úřad, aby prověřil zákonnost nakládání s utajovanými informacemi v Kanceláři prezidenta republiky, a žádá Národní bezpečnostní úřad, aby o výsledcích tohoto prověření informoval stálou komisi pro kontrolu činnosti NBÚ do šesti měsíců. Ani toto usnesení nesměřuje proti prezidentu republiky, ale proti úřadu, tedy proti Kanceláři prezidenta republiky.

Je to standardní, je to správné. Co není správné, aby ty úkoly byly veřejně vyhlašovány a případně aby byly veřejně prezentovány výsledky činnosti, šetření či pátrání tajných služeb. Proto máme tajné služby, proto máme speciální kontrolní komise, a my to plně respektujeme. Plně respektujeme, že k údajům se může dostat pouze exekutiva a ne moc zákonodárná. A zase říkám, je to správně.

Ale to je jiná věc, to není sdílení zpravodajských informací.